Kvalitativně je to zásadně odlišný návrh. Toto je doopravdy velmi nebezpečný jednak zmetek a jednak nebezpečná hrozba demokracii v této republice. A jinak bych chtěl ujistit, že nejenom sociální demokracie, která opakovaně v každém období předkládá návrh na schválení ústavního zákona o obecném referendu, ale v tomto případě i vláda ČR v koaliční smlouvě a v programovém prohlášení se zavázala, že po mnoha letech prosadí ale kvalitní návrh ústavního zákona o obecném referendu. Ten poměrně v krátké době předložíme a samozřejmě budeme hledat širší shodu než jenom na úrovni koalice. Ale prosil bych, aby takovéto nebezpečné zmetky nebyly vykládány za totožné s návrhy, které tady předkládala v minulosti sociální demokracie. Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče.

Já jsem jenom řekl, že vycházíme z vašeho návrhu a upravili jsme parametry. To znamená, bylo by dobré přijít včas a nevkládat mi do úst výrazy, které jsem já osobně neřekl.

To znamená, k tomu už nemám prakticky, co dodat. Předveďte se, předveďte do roka svůj návrh, nebo ještě dříve, a uvidíme. Předložte svůj návrh na referendum, Úsvit o to usiluje, my politikařit nebudeme a určitě ho také rádi podpoříme a budeme o něm pozitivně diskutovat. Děkuji za slovo. Samozřejmě že jsme změnili parametry, ale to ze stenozáznamu si můžete přečíst, že jsme to tady řekli, že jsme změnili parametry a že právě ty parametry by měly být součástí pléna ve druhém čtení, kde bychom je chtěli opravit. Ale o tom to referendum je. A samozřejmě i když to neprojde, jako že cítím, že za slovy zmetek, paskvil, která se neustále opakují v každé chvíli, je snaha o to nepřijmout jakýkoliv zákon o referendu a spíš setrvávat v zastupitelské demokracii pro vliv politických stran. Já tomu rozumím, já to chápu, ale my, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ten návrh se budeme snažit zlepšit a samozřejmě podat znovu a podáme ho poosmnácté a podvacáté. Děkuji panu poslanci.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já bych rád také uvedl některé věci na pravou míru. Sociální demokracie tady vždy pro referendum hlasovala a vždy jsme byli pro to, aby ten návrh byl přijat, a koneckonců jsme to byli my, kteří předložili návrh ústavního zákona o referendu mezi prvními třemi zákony v minulém volebním období. Jeden z nich byl o zrušení zdravotnických poplatků, jeden byl o zavedení přímé volby a ten třetí byl právě zákon, který měl zavést referendum. Ten návrh skutečně není, tak jak říkal pan poslanec Polčák, totožný, to znamená, nehlasujeme o stejném návrhu, který jsme v minulosti prosazovali, ten má jinou podobu. A já jsem rád, že ať už tady zaznívají názory na kvalitu nebo na konkrétní návrh jakékoliv, že tady existuje v Poslanecké sněmovně podle mého názoru dostatečná většina pro to, aby takový návrh zákona v tom principu byl schválen, a doufám, že po volbách do Senátu, tedy pravděpodobně až po příštích volbách, se dostane tento návrh do Senátu, bude třípětinová většina i tam. Jsem přesvědčen, že tak zásadní věc, jako je referendum ve chvíli, kdy je zde vůle na rozdíl od minulé Sněmovny přijmout takový zákon, by měla vzejít z vlády, měla by být garantována vládní legislativou, pokud samozřejmě nebude ta věc odkládána, a já věřím, že budeme schopni během několika měsíců takový návrh připravit, a věřím, že i kolegové z Úsvitu budou mít možnost do toho zasáhnout, a pokud vláda takový návrh zákona připraví, já jsem pro to, abychom jej přijali. A pokud by samozřejmě vláda během roku nebo dvou žádnou činnost v této věci nevyvinula, tak budu sám ten, který bude hlasovat pro jakýkoliv návrh, který by postoupil do druhého čtení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Takže teď už, vážení kolegové a kolegyně, dobrý večer. Já jsem si dělal poznámky od předřečníků, takže to budu mít trošku komplikované. Doufám, že se v tom budu orientovat. Nedělal jsem si žádnou přípravu k tomuto vystoupení.